Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tady nikdo takový, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Není zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.